Děkuji za slovo.

A druhá věc.

A ten sněmovní tisk obsahuje nejenom valorizaci, zvýšení té slevy, ale i nové daňové příjmy pro stát. Je to řešení problému, který se týká jak lidí a jejich domácností, tak celkového řešení daní. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Jenom velmi krátce. Vláda dala k návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů neutrální stanovisko. My to podporujeme, my chceme zmrazit platy ústavních činitelů od roku 2021.

Je to miliarda, my ji dáme sociálním službám, to určitě budete rádi.

To je jediné a správné. Děkuji.

Dobrý den, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci.

Jenom technicky jsem chtěla

Nikoho nevidím.

Kdo je proti?

Tak ještě jednou... Už to funguje. Kdo je proti zařazení nového bodu?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro zařazení nového bodu 959 senátní návrh, 500 korun pro kraje. Kdo je proti? Hlasování číslo 4, přihlášeno 96, pro 44, proti nikdo. Návrh přijat nebyl.

Kdo je pro?

Kdo je proti? Nový bod byl zařazen. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 6, přihlášeno 97, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Nejprve tedy zařazení nových bodů.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?